Další § 12, znovu zkoušky, rozdílové, jejich formu, obsah a průběh stanoví ministerstvo vyhláškou. Další věci snad vezmu už jenom ve zkratce, protože mi připadají jakoby nepodstatné, ale spíš strukturálně vysoce pochybené. Údaje vedené v seznamu znalců. Musíme mít veřejný seznam znalců, ve kterém musí být kontakty, ve kterém musí být telefonní číslo na daného znalce, ve veřejném seznamu musí být telefonní číslo s tím, že v okamžiku, kdy se jakýkoliv z těch údajů změní, tak to musím do deseti dnů nahlásit, kdybych náhodou byl znalcem, pod velmi nemalou pokutou.

Ale současně všechny tyto údaje, které já musím hlásit, kdybych byl náhodou znalcem, a které jsou pod tučnou pokutou, ještě si může ministerstvo ověřovat z údajů v informačních systémech veřejné správy, stejně jako předseda krajského soudu.

Neskončím. Já říkám, že pokládám předložení tohoto návrhu zákona v tuto chvíli opravdu za snahu přehodit odpovědnost na parlament. Budu navrhovat jeho vrácení, a jestli náhodou dneska dojde k situaci, že to nestihneme do dvou hodin projednat, já se opravdu nezlobím a nevadí mi to.

Ale v okamžiku, kdy řeknu, že existuje státní orgán, který má možnost si vyžádat konkrétní posudek a vůči tomuto státnímu orgánu jakoby při výkonu dohledu je prolomena povinnost mlčenlivosti, tak dostávám případné advokáty, kteří si vyžádají kontraposudek v dané věci, do nesmírně komplikované situace, protože 1025, § 20 povinnosti mlčenlivosti se nelze dovolat ani vůči orgánu vykonávajícímu dohled nad znaleckou činností. Odstavec třetí.

Já jsem překvapen. Já špatně nevidím.

Povinnosti mlčenlivosti se nelze dovolat ani vůči orgánu vykonávajícímu dohled nad znaleckou činností. Je to tam, nebo to tam není?

Ostatní kolegy a kolegyně žádám o klid, abych já slyšel, protože nebýt toho, že to pan kolega Benda zdůraznil, tak jsem nevěděl, že navrhuje vrácení k přepracování.

Prosím, pane poslanče, pokračujte.

Budeme pokračovat už jenom drobnostmi. Další vyhláška. Ona to zase není tak úplně legrace, protože to samozřejmě může výrazně zdražovat výkon té znalecké činnosti. A na rozdíl od jiných vyhlášek, které jsou předloženy, tak v tomto případě návrh této vyhlášky k mému překvapení předložen není. Takže kolik to bude ty chudáky znalce v jednotlivých oborech stát, před sebou předloženo nemáme.

To si myslím, že je věc, která vůbec způsob provedení znaleckého úkonu, co tam budeme chtít posuzovat a regulovat vyhláškou? Buď máme nějaké úkony, které máme upravené v jednotlivých předpisech, ať už v občanském soudním řízení, nebo v trestním řádu, ale nemůžeme jít vyhláškou nad tento režim a pokládám to za úplně zbytečné. Totéž postup při zpracování znaleckého posudky a jeho náležitosti stanoví ministerstvo vyhláškou.